Pokud přestane bojovat Rusko, válka se ukončí. Ukrajina se nijak neliší od ostatních států, jako je Německo, Španělsko, Francie, Česká republika. Ukrajina není nějakou dočasnou entitou, kde by Rusko mělo nějaké přirozené právo.

Děkuji. Také děkuji. Nyní je již připraven pan poslanec Bašta. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem našeho poslaneckého klubu.

Podporou těchto usnesení považujeme naše vyjádření směrem k Ruské federaci a její agresi na Ukrajině v současné době za dostačující. Jsme přesvědčeni o tom, že dodávky zbraní a munice na Ukrajinu vedou pouze k prodlužování konfliktu, který může dále eskalovat.

Z těchto důvodů nemůžeme usnesení Sněmovny při hlasování podpořit.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dnešní vystoupení prezidenta Zelenského před českým Parlamentem je opravdu mimořádnou událostí. Dovolte mi hned zkraje vyslovit obdiv ukrajinským ozbrojeným silám, politické reprezentaci a celému státnímu aparátu, a především občanům Ukrajiny. Statečnost a odhodlání, kterými Ukrajina čelí v posledních měsících brutální ruské agresi, jsou mimořádné a každým dnem nás přesvědčují o síle ukrajinské společnosti. Česká republika vždy stála otevřeně na straně Ukrajiny. Vždy jsme podporovali její územní celistvost, její demokratické a evropské směřování.

Je to nejen útok na Ukrajinu, ale tím pádem i na celou Evropu a její hodnoty na nás všechny.

Zaznívají výzvy k jednání s Putinovým režimem, který zcela vědomě a bezdůvodně rozpoutal válku, ale to jsou výzvy k pokračování agrese, protože Putin jednat v tuto chvíli zcela zřetelně nechce.